Chápu to dobře?

Já si myslím, že tam byly protinávrhy.

Ano, budeme nejprve hlasovat o protinávrzích. Takže sdělte mi prosím vás, jaké jsou ty protinávrhy. Ten návrh navrhoval myslím pan poslanec Martínek. Ten navrhoval rok 2016, ale podrobně se musíte podívat do těch svých poznámek.

Tak moment. Děkuji za slovo. A jaký to byl protinávrh? Že rok 2016, zprávy, se budou projednávat dnes.

Může to někdo říct? Na kdy byl

Takže dnes jako první bod zprávy, ta sloučená rozprava, jak je k těm zprávám 2016, to, co jsme tady včera řešili, tak jako první bod dneska. Chápu to dobře, to je váš protinávrh.

Protinávrh tady žádný nemáme, proto jsem se ptal. Protinávrh tady napsán není, v tom, co tady mám postupně.

Nešlo prosím ve vašich návrzích o nějaké protinávrhy, ale o samostatné návrhy.

Prosím vás, jenom jsme stále ve změnách programu, takže prosím, přednostní práva.

Nicméně abychom řekli úplně přesně, o čem máme hlasovat, ten návrh pana poslance Dolínka znamená, že se o tom ve čtvrtek jednat nebude, kdybychom ho prohlasovali, protože tři body ČNB nám bezesporu zaberou dvě hodiny.

Tak ještě s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Je to návrh pana poslance Petra Dolínka.